Vy zase jenom pokračujete v té vaší politice, že zase dneska se tady musíme dohadovat, lidi jsou zase z toho znechucení. Ještě jsem zapomněl vlastně na pana Farského.

No, a proč to tak je? Proč je tady taková nenávist? Tam to vzniklo. Tady také byly svobodné volby a my jsme je vyhráli. Ano, neměli jsme, nemáme většinu a chceme se domluvit na vládě.

Proč rozdělili to Československo? Tam byl ten začátek. Proti komu? Proti mně? A to, že Česká televize... Dvacet pět tisíc! A nebyl jsem agent!

A připravíme ten megainvestiční plán pro naši zemi a vrátíme ji tam, kde byla!

S přednostními právy jsou přihlášeni páni předsedové v následujícím pořadí: Kalousek, Stanjura, Michálek, Bělobrádek. Prosím pana předsedu Kalouska. Máte slovo, pane předsedo. Děkuji za slovo.

Prováděly!

Není tedy pravda, že je zavedl až pan ministr financí Babiš. Lež první.

Vy, pane premiére, jste schopen jednou lží popřít lež, kterou jste říkal včera, a totéž udělat zítra.

Jediná oprávněná instituce, která tohle může konstatovat a evidovat, je Ústav paměti národa, což je...

Dále vystoupí pan předseda Stanjura. Máte slovo. Děkuji za slovo.

I to navržené usnesení o tom, co by neměla dělat kterákoliv vláda bez důvěry nebo v demisi.

My a komunisté, to je prázdná množina.

Není!

Řekněme si fakta. Kdy tito lidé přišli do funkcí? V minulém volebním období. Kdo byl vládní strana mimo jiné, druhá nejsilnější? Hnutí ANO. Takže všichni tři přišli do svých funkcí, o kterých mluvíte, v době, kdy my jsme byli v opozici. A tady je zase ten problém.